Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Na pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády ČR a poté budou následovat interpelace na ostatní členy vlády. Než přistoupíme k tomuto bodu programu, tak vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici.